Já jsem ráda, že ač je v úřadu poměrně krátkou dobu, vzala si tuto zprávu za svou a plně si za ní stojí.

I. bere na vědomí souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013 dle sněmovního tisku číslo 147,

Děkuji vám.

Poprosím někoho z ústavněprávního výboru, aby přečetl usnesení.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. V tento moment zahajuji všeobecnou rozpravu a na začátek všeobecné rozpravy zde mám faktickou poznámku, s kterou se hlásí pan poslanec Vácha. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji. Já bych chtěl s potěšením přivítat pana předsedu vlády a zároveň vyjádřit osobní hlubokou lítost nad tím, že přišel tak pozdě.

Vaše faktická poznámka s přednostním právem pan premiér.

Děkuji.

Čili mě mrzí, že Poslanecká sněmovna tu uplynulou hodinu nemohla nic dělat, ale chci vás všechny ujistit, že jako předseda vlády jsem měl velmi nabitý pracovní program. Řádná přihláška do diskuse, pane poslanče? Máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Nechci to tady rozvádět.

Takže znovu bych chtěl pana premiéra poprosit a podle toho, aby adekvátně dal pokyny svým poslancům, aby v některých aktivitách a obraně těchto institucí mi pomohli a mě podpořili, protože to je skutečně celospolečenský zájem. Neobracím se na hnutí ANO, protože odtamtud právě přichází škrtání, nekompetentní zásahy do těchto institucí. A znova připomínám slova pana Rychetského o nesvéprávných lidech na Ministerstvu financí. Takže tolik moje prosba. Jinak samozřejmě to podpořím, protože jsem členem petičního výboru a tu problematiku sleduji dlouhodobě, tak podpořím samozřejmě to usnesení a samozřejmě i větší tlaky, aby ještě více, i když to není zas až tak málo, my jsme tam měli prezentaci, jaká část návrhů a podnětů ombudsmana byla nějakým způsobem zapracována, ať už částečně, nebo zcela. Nebylo to tak málo, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ale může to být i více. A není lepší a bezpečnější přece zpětná vazba ze společnosti směrem k politikům, než je ombudsman, Nejvyšší kontrolní úřad, Ústavní soud. Děkuji vám, pane poslanče. Mám zde s faktickou poznámkou přihlášeného pana poslance Jana Volného. Máte slovo. Já jenom chci upřesnit jednu věc a reagovat tady na pana kolegu Laudáta. On dobře ví a on to na rozpočtovém výboru několikrát řekl, že rozpočtový výbor měl plnou pravomoc a kompetenci schvalovat tyto rozpočty a Ministerstvo financí pouze doporučilo a vyjádřilo se a v podstatě nám dalo nějaký náhled z jejich pohledu. To znamená, kompetence byly na naší straně. Je to čistý alibismus vymlouvat se na ministra financí a na Ministerstvo financí. A kdykoli je možno útočit na Ministerstvo financí a na ministra financí, tak to dělají. Ale on sám dobře ví, že v tomto případě to bylo plně v kompetenci rozpočtového výboru. Děkuji. Já vás poprosím, pane poslanče Laudáte, počkejte, před vámi je s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura.